A kdybych měl ještě říci, co je podstata té dohody, tak je to samozřejmě odstraňování překážek obchodu a posílení spolupráce v oblastech souvisejících s obchodem.

Jsem přesvědčen, že tohle je jinak a že to je komplikovanější.

Myslím si, že to svým způsobem velice souvisí s těmi otázkami, které dnes řešíme.

Myslím si, že to má svou váhu, i když to může u někoho vyvolávat pocit, že to je na okraji. Opakuji, ona není na okraji té budoucnosti, protože si myslím, že se bude prosazovat stále významněji. Tolik k této smlouvě a snad jsem připraven i odpovědět. Děkuji panu ministru zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé. Doporučuji, aby tento vládní návrh byl přikázán zahraničnímu výboru k podrobnějšímu projednání. Děkuji za slovo. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. To zopakoval zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 91, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.